Takže tato vláda se to snaží dnes právě v tomto okamžiku definitivně protlačit. Snažíte se protlačit tady snížení výdajů na zdravotní péči pro letošní rok o 14 miliard korun v situaci dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů, obtížně dostupné stomatologické péče, rostoucí inflace, cen energií a dalších výdajů. V tomto resortu je to samozřejmě nesystémový, škodlivý a nesmyslný návrh, který může výrazně postihnout pacienty, zdravotníky a nepomůže vůbec nikomu. Je to ze strany vlády Petra Fialy přímý útok na veřejný zájem, přičemž vláda zároveň vydává obrovské částky na výdaje, které nejsou nijak užitečné pro české občany.

Vláda Petra Fialy naopak našim slušným občanům peníze bere. Takže to je takový ten základní rozdíl mezi hnutím SPD a tím, co dělá vláda Petra Fialy.

Tady to přesně vidíte, jakým způsobem vláda postupuje. A vláda Petra Fialy proti inflaci doslova vůbec nic nedělá. Když jsem tady před chvílí vyzval pana premiéra Petra Fialu, před pár minutami který tady seděl za mnou, teď už odešel, protože ho téma zdražování evidentně nezajímá nebo na to nemá co říct, tak jako tak je to problém pro občany tak jsem ho tady vyzval, aby se já jsem tady navrhl bod před chvílí, abychom projednali vládní návrhy, tedy kdy to konečně začnou řešit, to zdražování. Takového má Česká republika premiéra. Nemá co říct. Nemá co k tomu říct. Co by taky říkal, když žádné návrhy nemá?

To zajistí již podané návrhy SPD, a to na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a také na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče. Ale tyto návrhy samozřejmě vládní koalice blokuje. Místo toho bere zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun, aby neměly peníze, aby nemohly zlepšovat péči o naše občany. Takže SPD je tady v podstatě jediné politické hnutí, které myslí na naše lidi, nikoliv na cizí státy a bruselské papaláše. A už dokonce i odborníci potvrzují, že vláda Petra Fialy uměle způsobuje předražení elektřiny.

Plně se tak potvrzují slova SPD. Jak říkám, na rozdíl od nekompetentní a podle mého názoru i vlastizrádné Fialovy vlády má hnutí SPD komplexní plán na systémové řešení energií. Proč si myslím, že je podle mého názoru Fialova vláda vlastizrádná? Protože jdete na ruku Bruselu, jdete na ruku Německu, místo abyste hájili zájmy českých občanů, aby čeští občané měli levné energie. Vás to nezajímá. Vy hájíte zájmy Evropské unie, států Evropské unie, Německa, Bruselu, Evropské komise, nikoliv, vy nehájíte zájmy peněženek českých občanů.

Vystoupení České republiky ze spekulativního systému obchodování s emisními povolenkami Evropské unie.

Chceme, aby Česká republika nakupovala zemní plyn přímo od producentů, nikoliv od zahraničních překupníků. SPD říká, abychom obnovili národního importéra plynu a národního zpracovatele ropy.

Takže SPD má jasná, konkrétní řešení. Vláda Petra Fialy řešení nepředkládá.

Já bych rád v tomto svém vystoupení navrhl, abychom vrátili tento návrh na opakování druhého čtení, a proto také tady zdůvodňuji ty důvody. Rád bych také řekl, co vy tady vlastně řešíte. Co vy vlastně dál tady řešíte a neřešíte a proč tedy já tady tímto způsobem musím vystoupit.

Ale podívejme se třeba na vlastní bydlení. Protože vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících našich občanů stává za vaší vlády naprosto nedostupným snem. Vaší vládě je to úplně jedno. Úplně jedno. V prvním čtvrtletí letošního roku stouply ceny bytů v České republice meziročně o čtvrtinu, což je nejvíce ze všech členských států v Evropské unii. Nejvíce ze všech států v Evropské unii.